Největší počet ministrů má tato vláda, a přesto si ani jeden kromě pana ministra životního prostředí, který skutečně je přítomen a vždycky se omlouvám za to, že kritizujeme někoho a slyší to ten, který zrovna přítomen je a pracuje... Ale přece není možné, aby tímto způsobem se vláda chovala k parlamentu, aby tady nebyl ani premiér, a to už na druhých interpelacích, prosím pěkně. Těch čtvrtků, kdy ty interpelace byly, zas tolik nebylo a už jsou to druhé, kdy tady není přítomen premiér.

Tomu by nezabránily žádné obstrukce ani by tomu nijak nepomohly. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zavadil.

Dobře, děkuji. Podle jednacího řádu § 109 skutečně lze podat pouze návrh na zamítnutí anebo návrh na odročení, každopádně o těchto návrzích se hlasuje až po ukončení rozpravy. To znamená, dokončíme rozpravu a poté budeme dávat hlasovat.

Já mám námitku k tomu, jak to řídíte. O návrhu na přerušení se dá hlasovat bezodkladně.

Dobře.

To znamená dávám hlasovat o této námitce. Kdo je pro?

Kdo je proti? Dobře, v tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou. Já vám upřesním, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je proti? Případně kdo se zdržel?

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Končím hlasování číslo 189, přítomno je 122 poslanců, pro návrh tohoto usnesení bylo 116. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení zní, že projednávání tohoto bodu je přerušeno do té doby, než bude přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve mně po nějakých osmnácti letech, co jsem zde, zanechala slova Miroslava Kalouska dost silný a negativní dojem. Já jsem čekal, že na to přijde nějaká reakce. Nejde o to, jestli máme stejné názory. Neberte mi slovo.